Odvolat děkana může akademický senát. Kdykoli ho může odvolat. To je právo akademického senátu a jeho povinnost.

Pokud tomu tak opravdu je, tak je to velmi, velmi vážná situace.

Nebude. Ostrava vypadla, nebudou tam zástupci KOR, nebudou organizovat atestace, znovu se přesouvají na 1. lékařskou fakultu. Právě z těchto důvodů. Já nevím, jací jsou odborníci jednotliví kolegové.

Ale ať to funguje.

My chceme, aby ta fakulta byla, my potřebujeme, aby zůstala, aby byla kvalitní, a toto neskutečným způsobem podrývá důvěru jednak v tu lékařskou fakultu, jednak ve fakultní nemocnici.

Je to nepříjemné a mně to vadí jednak jako lékaři a jednak jako poslanci.

Nicméně můžeme za to, pokud to bude pokračovat. Tak ať to skončí. Myslím si, že těch otázek, které v Ostravě jsou, je celá řada.

To byl pan poslanec Válek. Mám tady jednu faktickou poznámku. Požádám o vystoupení paní poslankyni Helenu Válkovou. Děkuji, pane místopředsedo.

Takže z hlediska minulosti ve všech situacích, i v těch nejtěžších, jsme vždycky respektovali akademický senát. I tehdy, když se nám to vůbec nelíbilo.

Poslední moje věta.

Já vás musím, je mi to líto, ale Prosím, vaše dvě minuty.

Já jsem jenom chtěl říci několik faktů. Krajský soud a Nejvyšší správní soud řekl, že akademický senát je špatně zvolen a zmanipulován.

Děkuji. Nyní tedy pan ministr s přednostním právem.

Je třeba říci, že skutečně dvojvládí je špatné.

Věřím, že tím se situace uklidní.